A my jsme velmi poctivě a mluvila o tom i paní ministryně zvažovali, co dále, jestli ještě můžeme tuto věc celou zastavit, aniž bychom způsobili velké škody ve smyslu toho, co již bylo vykonáno jak v justici, tak v advokacii, tak ve veřejné správě, ale také u podniků, u firem, které jsou zasaženy změnou občanského zákoníku, ale i u občanů a všech dalších adresátů této zásadní změny takto důležitého kodexu. My nejsme žádní fanoušci nového občanského zákoníku, my jsme ho nepředložili, my jsme ho ani neiniciovali, nikdo z nás, kteří jsme byli nuceni se tím zabývat, nebyl nijak spojen s přípravou nového občanského zákoníku.

Oni netušili, že v červnu roku 2013 padne vláda a začne tady úplně překotný politický proces, jehož součástí může být to, že norma, která je tak zásadní, nebude najednou platit.

V souvislosti s tím jsme samozřejmě očekávali, jak se Senát postaví k návrhům.

Prošly Poslaneckou sněmovnou, doputovaly do Senátu.

A já tomu Senátu rozumím, protože součástí těch norem skutečně byla celá řada věcí, které tam neměly být, pokud šlo jenom o doprovodné normy občanského zákoníku. Ale bohužel, taková je a byla legislativní kultura nejenom té minulé vlády a možná i jiných vlád, že se prostě k nějakému nosiči přidala celá řada dalších změn, které bezprostředně s primárním účelem té normy nesouvisí, a Senát usoudil, že některé daňové změny, a tomu se vůbec nedivím, protože v situaci, kdy bojujeme se stamiliardovými deficity rozpočtu každý rok, v situaci, kdy skutečně takříkajíc taháme každou korunu z každého daňového poplatníka, kterého umí česká daňová jurisdikce dosáhnout, tak najednou říci, že tam necháme projít změny, které jsou podle mého názoru skutečně velmi diskutabilní a velkorysé, tak se prostě rozhodl, že ty normy nepustí dál. A my jsme se ocitli před dilematem, co dál. Nebudouli tyto normy, bude obrovská mezera v daňových zákonech, která skončí fiskálním problémem, a to zásadním, tady mluvíme o miliardách, a samotná implementace nového občanského zákoníku bude velmi problematická. Takže jsme po té debatě, kterou jsme reflektovali v Senátu, usoudili, že tou největší hodnotou je nějaká předvídatelná kontinuita, a já tady apeluji na to, co jsem slyšel, a rád jsem to slyšel, v předvolební kampani: fungující stát, odpovědnost dobrého hospodáře. To jsou všechno věci, které jsme velmi vážně zvažovali. Součástí těchto věcí jsou nějaké konkrétní kroky. A jestliže jsme byli před tímto rozhodnutím, že to buď celé skončí v chaosu, anebo v rámci možností tak, aby to Senátem bylo průchodné, to, co již bylo očekáváno, necháme dojít do konce, tak jsme zvolili druhou variantu, protože se domníváme, že způsobí v konečném důsledku mnohem méně škody. To byla celá filozofie. Dělali jsme všechny možné kroky, viz vystoupení paní ministryně, aby justice a další příslušné instituce na to byly dostatečně připraveny. Podpořili jsme je i dodatečnými zdroji, aby se zvýšila kapacita potřebných nejen školení, ale i implementační fáze, kdy to bude všechno nabíhat. Myslím, že jsme se zachovali zcela zodpovědně, že jsme se zachovali jako dobří hospodáři, protože jde o to, aby škody, které potenciálně každá velká změna přináší, každá velká změna znamená nepohodlí.

No tak to budou muset udělat i oni. Já myslím, že jsou za to dokonce na rozdíl od jiných zaměstnanců veřejné sféry dobře zaplaceni. Takže prostě takový je život. Ty věci nenastanou ze dne na den.

Dneska, šest nebo nevím kolik týdnů před účinností, se prostě tvářit, že to nějakou superrychlou novelou tady změníme, všechno bude jinak já se omlouvám, v tomhle já tedy nejedu. Říkám, já nejsem žádný fanoušek nového občanského zákoníku. Já vím, vy máte svobodu vyhlašovat cokoliv kdykoliv, to vám neberu.

Já myslím, že ty změny odpovídají podmínkám České republiky dnešního dne, že nic špatného neznamenají. Naopak si myslím, že ochránily do jisté míry veřejné rozpočty. Omlouvám se, ale já bych neměl takovou tíži na duši z toho, že se nám zdaňují dividendy. Dvojího zdanění máme v životě mnoho.